Ani to nejste schopni.

Připravované programy pomoci podnikatelům, které v minulých dnech představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ministra Síkely a které včera schválila vláda, jsou velmi slabé a nedostatečné. Drtivá většina živnostníků a firem, které byly postiženy omezením provozu obchodu a služeb, nedokáže splnit přísně nastavená kritéria vzniku nároku na státní finanční pomoc, jak přesvědčivě dokládají ve svých stanoviscích různé podnikatelské svazy a asociace, například Sdružení podnikatelů v gastronomii nebo Sdružení jihomoravských živnostníků a podnikatelů.

Za velmi alarmující považujeme i absolutně nedostatečnou komunikaci vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu směrem k zoufalým živnostníkům a podnikatelům, kteří se v minulých dnech a týdnech tázali na podobu, termíny a podmínky nových kompenzačních programů.

Já nechápu, proč ministr průmyslu pan Síkela prostě nezajistí komunikaci ministerstva vůči těm, kteří platí ministerstva a platí jeho plat, tak aby jim bylo odpovězeno.